Dalším z hlavních cílů vlády je digitalizace Česka. Je to oblast, která je díky svému naprosto neuspokojivému stavu pro nás velkou výzvou.

Nemůžeme mít desítky strategií, potřebujeme jednu závaznou pro všechny, kterou budeme realizovat a která nás posune vpřed.

Připravuje se zákon o digitalizaci. Minulý týden bylo ukončeno připomínkové řízení ke koncepci digitální Česko. Po vypořádání připomínek ministerstev budeme mít koncepci pokrývající celou digitalizaci. Na to se váže i nová legislativa, střechový zákon právě na digitální službu. Jsem si jistý, že obě přijímané oblasti způsobí revoluci v tom, jak dnes poskytujeme digitální služby, a urychlí nám proces digitalizace. Chceme nastavit pro eGovernment jasná pravidla, chceme služby dodávat a ne jen o nich mluvit a chceme vidět jasný přínos pro občana. Na digitální Česko se dívám jako na něco, co nám zlepší život v souvislosti s fungováním státu vůči občanům i samotným úřadům mezi sebou.

S tím je spojená hluboká změna v celém výrobním odvětví a průmyslu.

Jsme připraveni digitalizaci podporovat nejen slovy, ale taky finančně. Musíme vytvořit podmínky pro to, aby se tyto světy mohly potkávat a společně realizovat projekty, které nás posunou na přední místo na světě. Aby to vše mohlo fungovat, potřebujeme souběžně taky řešit problematiku připojení.

Potřebujeme urgentně urychlit digitalizaci a rozvíjet prostředí podporující digitální technologie včetně vysokorychlostního internetu. Budeme prosazovat konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede už konečně ke snížení a zlepšení služeb. Použijeme k tomu frekvence, které budou uvolněny přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání.

Já vím, že jsou to obrovské cíle, ale máme v naší zemi mnoho odborníků, máme vynikajícím způsobem pokrytou komerční sféru i dobré vzory.

Vláda je v této věci připravena podporovat potenciál našich firem a ekonomiky.

Musíme už konečně skončit s tím, že budeme složitě vyřizovat běžné situace, jako vyřízení mateřské, řidičáku, nové občanky, přepis auta nebo založení živnosti. Pevně doufám, že všechny politické strany a hnutí se do tohoto projektu zapojí a budeme mít na to stejný názor. Česká zahraniční politika se bude opírat o několik základních pilířů dobré, otevřené a přátelské vztahy se všemi sousedy a nejbližšími zeměmi založené na vzájemné důvěře, stále otevřená komunikační linka a kulturní a hospodářská spolupráce.

Naše členství v Evropské unii nemá alternativu. Podívejme se na to, co se děje ve Velké Británii.

Migrace nechceme kvóty, nechceme povinné relokace, a to jsme i dosáhli díky skvělé spolupráci v rámci V4 na jednání, které trvalo do půl páté ráno, ale zafungovalo to. My přece jsme solidární, my dáváme peníze, posíláme naše policisty a vojáky a my taky bereme ekonomické migranty, ale z jiných zemí. My je potřebujeme, ale o tom si chceme rozhodovat sami.

Budeme aktivní z hlediska rozpočtu.

Neuvěřitelná drzost!

A debata, že dostáváme nějaké peníze a že musíme být v předklonu, není namístě. Hlasy z minulosti, kdy říkaly, že musíte brát migranty, protože nám nedají peníze, to je absolutně nepřijatelné. A myslím, že už to nikdo neříká. Z Polska odchází ročně 25 mld. eur dividend, od nás 10 mld. Takže perspektivně náš vztah bude úplně jiný.